Pátý pozměňovací návrh je vložen v systému pod číslem 3781.

Ale i zde je meziroční pokles o 7 % na obnovu památek.

Nebo o které ty dotační programy se jedná.

Dále integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví.

Z výše uvedených důvodů navrhuji přesun v rámci kapitoly směrem k rovnoměrné podpoře nestátních kulturních institucí napříč republikou a k rozvoji kvalitní regionální kultury a vzdělávacích programů muzejních institucí. V rámci přesunu navrhuji zkrátit výdaje určené pro dotace na filmové pobídky, jejichž financování nepokládám za tak naléhavou záležitost jako zajištění řádné funkce a rozvoje regionálních kulturních institucí.

Takže už jen stručně dodám, že navýšení prostředků Akademie věd využije zejména na posílení potenciálu strategie AV21, usnadňování přenosů výsledků výzkumu do aplikační sféry, rozšiřování spolupráce s institucemi veřejného sektoru a státní správy, užší propojování ústavů Akademie věd ČR a veřejných vysokých škol, hodnocení činnosti pracovišť Akademie věd ČR odrážející se v diferencovaném financování. Dále na získávání a udržení nejlepších mozků pro českou vědu, podporu talentovaných mladých vědců, obnovu přístrojového vybavení a další. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení zástupci vlády a pane předsedající, to jsou moje pozměňovací návrhy. Chtěl bych všechny, i momentálně zde nepřítomné, poprosit o podporu těchto pozměňovacích návrhů. A ještě jednou děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, můj pozměňovací návrh se týká tématu, které zde již dnes několikrát bylo zmíněno, a naposledy mým ctěným předřečníkem. Týká se záchrany a obnovy kulturně historických stavebních památek.

Takže stručně k číslům.

Pokud to pravda je, pokud to pravda je, pak by se celková suma na filmové pobídky pohybovala v částce 1 mld. 300 mil. korun, a to bych chtěl ještě zmínit, že vlastní filmové pobídky mají i jednotlivé kraje a hlavní město Praha.

Jenom suchá čísla. Ten fond si nevede vůbec špatně.